Samozřejmě, bezpečnostní složky vypracovávají režimové dokumenty. Tam je naprosto v pořádku, že je omezená skupina lidí daná zákonem, která k těmto dokumentům má přístup. Děkuji za slovo.

Tady zaznělo, že ne všichni poslanci mají přístup k bezpečnostním informacím. Pokud tady existují nějaké informace, tak by to poslanci měli vědět.

Domnívám se, že je skutečně potřeba zajistit, aby všichni poslanci ty správné informace měli.

Návrh je přerušit do zajištění bezpečnostních informací, kterou se vážou na text tohoto zákona... Odhlásím vás.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Dále stále trpělivý kolega Zahradník s řádnou přihláškou.

Myslím si, že sněmovní komise i výbory v režimovém opatření projednávají řadu citlivých věcí a podle mého názoru tady nebyl důvod, aby došlo k této blokaci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já samozřejmě na to osobní názor mám. Má na to názor i sociální demokracie z dostupných zdrojů. A to je také důvod, proč navrhujeme doprovodné usnesení a proč pro něj budeme hlasovat. Děkuji. Máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Mám dvě věci. Vnímám ho jako důležitý. Ta druhá věc se týká procedury.

Takže úplně nerozumím vašemu komentáři vůči panu poslanci Čižinskému, kterému jste víceméně vytkl, že zneužil faktickou poznámku. Děkuji za slovo.

Já jsem trpělivost sama, a vzhledem k tomu, že některé faktické poznámky nejsou pouhou reakcí na vystoupení předřečníka, tak na to reagovat musím jako předsedající. A myslím si, že respekt k jednacímu řádu je potřeba udržovat neustále.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.